Co se týká maturity, tady přiznávám, že také bych byla ráda, kdybychom měli větší vazby do vysokých škol, do novely vysokoškolského zákona, kde by byla větší vazba mezi maturitní zkouškou a přijímacími řízeními v rámci vysokých škol. Toto přiznávám, ale samozřejmě, byť to není v této novele, neznamená to, že se tak nikdy nestane, a jsem připravena na rozpravu s poslanci v této věci. Co se týká písemných prací a jejich hodnocení z češtiny kontra z cizího jazyka, já jsem úmyslně upozornila v rámci účinnosti na tuto změnu a je to věc, které jsem velmi nakloněna, že mě budou zajímat názory poslanců a poslankyň. Avizovala jsem otevřeně, že odborně se jednotlivé skupiny zcela neshodují. Koneckonců i od toho je Poslanecká sněmovna, aby ministr slyšel od poslanců a poslankyň napříč politickým spektrem, jak oni hodnotí návrh, protože zastupují odlišné skupiny občanů z hlediska voličů.

Já jsem avizovala úpravu rámcového vzdělávacího programu, ke kterému rozhodně nehodlám přistoupit ze dne na den.

S tím jsou spojeny náklady, čas učitelů a pedagogů a v případě toho jednotného zadávání prostřednictvím jednotného testu budou mít výsledek velmi rychle v rámci řádu dnů, nebudou ho muset vyhodnocovat a hlavně, a to si myslím, že je dobré, v případě, kdy žáci využijí přihlášky na dvě školy, udělají zkoušku na těchto dvou školách, tak následně se ten test vyhodnotí následnictvím Cermatu a použije se lepší výsledek té společné části, který se zašle do těchto dvou škol. To pokládám z hlediska administrativní náročnosti za velmi účinné opatření.

Správně tady bylo řečeno, že to není otázka nastavení zákona. V tomto případě se není třeba přít a chtěla bych říct, že rozhodně střednědobý cíl můj a doufám, že mí následovníci ho budou taktéž respektovat, je zvýšit náročnost maturitní zkoušky proti stávajícímu stavu.

Peníze na vyšší počet vychovatelek ve školkách volíme prostřednictvím šablon skutečně jenom proto, že se posouvá demografická vlna a je rozhodně i ekonomicky účinnější zvolit tento způsob financování. S tím souvisí i snížení počtu dětí ve třídách a skutečně to, že to vzdělávání v mateřských školách chceme mít více kvalitnější, více individuálně zacílené.

Troufám si říct, že takto intenzivně s nimi komunikuje ministr poprvé.

Já děkuji paní ministryni. Hezké, dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Než dám slovo k faktické poznámce panu poslanci Michalu Kučerovi, tak ještě dvě omluvenky.

Takže nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera, po něm pan předseda Stanjura, pan předseda Fiala a pan poslanec Jiří Koskuba. Děkuji za slovo.

To je skutečně takový ten klasický socialistický pohled na svět. Nicméně s ním zásadně nesouhlasím. Ale čeho bych se chtěl dotknout, je právě onoho financování. Tady paní ministryně zmiňovala ono rozpočtového určení daní. Já nevím, jestli zaznamenala paní ministryně, že jsme minulý týden tady zamítli dvě miliardy pro obce. Dvě miliardy pro obce zamítla strana lidová, zamítlo hnutí ANO a zamítlo ČSSD. Tedy vládní koalice. Já jsem osobně přesvědčen, a jsem samozřejmě zastupitelem v našem městě už ne první volební období, a jsem přesvědčen, že obce samy dokážou rozhodnout, zda je potřeba navýšit jednu třídu či dvě třídy v mateřské školce, nebo ne. Ty peníze jste jim neschválili! My nepotřebujeme žádné účelové dotace. My potřebujeme mít slušný rozpočet.

S tím zásadně nesouhlasím. Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další faktickou poznámkou pan předseda Zbyněk Stanjura, po něm pan předseda Fiala, po něm pan poslanec Koskuba. Prosím, pane předsedo. Tak já volně navážu.

To je podle mě správný přístup. O tom, že jste zamítli navýšení RUD, vaši straničtí kolegové, takřka všichni, nebyli všichni, já jsem si vědom toho hlasování, to už říkal pan poslanec Kučera. Já jsem ani neříkal, že všechny náklady má platit stát a obce, města a kraje ne. Jenom říkám, že když stát dá novou povinnost, má s tím poslat peníze. Tak např. bych očekával, že vy sama budete iniciovat, že poslední ročník zdarma bude platit stát a ne obce a města, protože to bylo nařízení státu. Uvidíme, třeba ten pozměňovák získá vaši podporu. To jste říkala. Tak proč to měníme!

Jak to budeme vymáhat? Podle mě bude. Protože ať se vám to líbí nebo nelíbí, nesměšujme povinnost a dobrovolné rozhodnutí rodičů.

Ale levice je posedlá stoprocentní povinností, dodržováním. Běda, kdyby jeden unikl!